Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím.

Táži se, zda má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Táži se, kdo je pro tyto ověřovatele této schůze?

Konstatuji, že to byly zatím všechny omluvy, které došly. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 5. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu.

To jsou tedy pořadí přednostních práv. A já bych nyní, protože je přihlášená jako první, požádala paní vicepremiérku, aby přišla k řečnickému pultíku.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Téma je důležité, určitě všechny zajímá. Poprosím kolegy o klid, případně aby opustili sál a přenesli diskusi do předsálí, skutečně je tu jako v úle. Děkuji. Prosím, paní vicepremiérko v demisi. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Ano, registruji. Děkuji vám, kolegyně a kolegové. Musím bohužel konstatovat, že pokud se Sněmovna skutečně odmítne zabývat zákony, které mají jediný cíl, a to řešit palčivý problém všech tuzemských domácností, tedy raketově rostoucí ceny energií a plynu, vyšle veřejnosti jasný signál, že to tak skutečně je. Všichni přitom vidíme, jak letí nahoru ceny emisních povolenek. Například v pondělí se prodávaly za 84 euro, tedy téměř třikrát dráž než na počátku roku. Výsledkem není nic jiného než další tlak na zdražování, bohužel zdaleka nejen elektřiny, a tedy závažné strádání zejména sociálně nejzranitelnějších jako jsou samoživitelé nebo důchodci.

Dopady na běžnou domácnost budou tedy dramatické.